Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, tak končím rozpravu. Pokud nemá pan ministr ani pan zpravodaj zájem o závěrečná slova, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. Tato podmínka je splněna, pan ministr je přítomen.